Pan senátor Miloš Vystrčil a pan místopředseda vlády a ministr financí jsou mezi námi. Není tomu tak. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale hlásí se pan senátor. Má tedy možnost vystoupit. Prosím, pane senátore.

Není tomu tak, rozpravu končím. Nemá zájem.

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po krátké přestávce v jednání.

Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců v sále, rozhodneme tento návrh zákona. Kolega Kováčik se hlásí?